Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Bauer.

Usnesení garančního výboru nám také bylo doručeno, a to jako sněmovní tisk 120/5. Nyní se ptám navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Ano, prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona obsahuje dvě opatření v oblasti důchodového pojištění, a to návrh na zvýšení základní výměry důchodu z 9 na 10 % průměrné mzdy a dále návrh na zvýšení důchodu o 1 000 korun měsíčně důchodcům, kteří dovršili věk 85 let. Podrobné zdůvodnění obou těchto návrhů zaznělo při projednávání návrhu zákona v prvním a druhém čtení. V rámci druhého čtení bylo též vysvětleno, že návrhem zákona nijak nedochází k oslabení principu zásluhovosti v důchodovém pojištění. Při druhém čtení byla podána velká řada pozměňovacích návrhů, které se však většinou přímo netýkají opatření obsažených ve vládním návrhu zákona, ale míří do různých prvků a institutů důchodového pojištění, včetně těch nejvýznamnějších, to je důchodového věku, potřebné doby pojištění a stanovení výše důchodů. K těmto pozměňovacím návrhům je třeba uvést, že tak zásadní změny v důchodovém pojištění s výraznými finančními dopady by neměly být přijímány cestou jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale naopak by měly být výsledkem důkladných analýz, posouzení dopadu ve všech souvislostech a také celospolečenského konsenzu. Za to se prosím přimlouvám.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že nárůst výdajů by mohl být 20 až 25 mld. korun. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím tedy o schválení návrhu zákona ve znění předloženém vládou.